Pan ministr říká, že na systému budou pracovat, ale myslím si, že nic nebrání tomu, aby můj pozměňovací návrh byl přijat i z toho důvodu, aby se narovnal i tento nerovný vztah na trhu. A taky mě celkem udivuje i změna stanoviska pana ministra, který podporoval návrh kolegy Pávka a v dopoledních hodinách tento názor změnil.

Takže vás žádám o podporu. Na druhou stranu dávám na vědomí panu ministrovi, že si myslím, že je správné, že by na tom měli pracovat, ale myslím si, že už je celkem pozdě a že by se mělo začít hned teď. Děkuji vám. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že opravdu projednáváme poměrně zásadní normu, normu, která má zásadní dosah na život i zdraví nás všech. A při této příležitosti bych chtěla poprosit v návaznosti na to, co tady zaznělo před tím posledním příspěvkem, o to, do jakých osobních údajů kdo může vstupovat. Já bych se chtěla po této debatě a proto reaguji s faktickou zeptat pane ministra, jak je to s tím oprávněním pro záchranáře. Protože bohužel praxe na ulici je taková, že pokud někdo zkolabuje, je tam rychlá záchranná služba, kde není třeba přítomný lékař, ale je tam přítomný záchranář se všemi kurzy, tak on vlastně ani nemá oprávnění si vyžádat, pokud vůbec ten pacient je schopen komunikovat, občanský průkaz.

Děkuji. Nyní pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Svoboda. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Aby mohl být lékový záznam, musel vzniknout elektronický recept, a ne naopak.

Padlo tady opakovaně, že ne všechny.

Já bych ji považoval za závažnou.

Navazuji na ten dotaz, který tady prostřednictvím pana předsedajícího měla moje předřečnice.

A tady mám třetí problém nebo nejasnost. Co tedy bude dominantní? Informace v lékovém záznamu, nebo informace od pacienta?

Je to nějaká pomůcka. Ve všech ostatních případech je podstatné, co se dozvím od pacienta, protože to je závazné. Takže rozdělme to na dvě skupiny bezvědomí a ten zbytek. Pokud bych se chtěl bavit o technikáliích, tak samozřejmě jsou recepty, které se stále vyplňují písemně.

Já bych se soustředil za sebe opravdu na dvě zásadní věci.

Čtvrtý problém, který mám, nebo nejasnost, ta se týká toho odhlašování, přihlašování.

Principiálně to ve mně budí vždycky nedůvěru a vadí mi to.